Podobně jako kvalitní fotbal ani špičkový výzkum se nedá realizovat jen s domácími odchovanci. Za zásadní nedostatek nového programu považuji úplnou ignoraci stimulace příchodu zahraničních pracovníků nebo zdravotnických pracovníků ze zahraničí, bez kterých reálně by naše zdravotnictví již nemohlo existovat.

K programu nové vlády nemohu být jinak než kritický.

Vychází spíše z volebního programu SPOLU. Volební program PirSTAN, který jsem četl velmi pečlivě, prakticky nebyl zohledněn. Připojištění považuji za naprosto nevhodné. Důraz na výzkum je nekonkrétní.